To já nezpochybňuji. Já zpochybňuji ten fakt, že jste udělali výjimku, že jste ji udělali v situaci, která podle mě nebyla zbytná. A i kdybyste ji udělali, mohli jste ušetřit. Ale v zásadě jste to nemuseli dělat vůbec, protože pan náměstek si mohl pronajmout byt kdekoliv jinde, protože ty podmínky jsou srovnatelné, a nemuseli jste tuhle investici vůbec dělat. Proč tohle dělat? Tak prosím, ještě jednou. Proč jste mi tedy neodpověděli, že tam ta investice proběhla, jaká byla, jaká je konečná cena, kdo byl osloven a kdy to bylo?

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Takže počkáme, jak ty věci doběhnou. A vy tady argumentujete tím, proč ta výjimka z hlediska časové tísně. Já nevím, jestli je úplně někomu příjemné se stěhovat třikrát do roka.

Chápu, že tady se vzájemně neshodneme, protože vy tady máte ambici dělat z tohoto téma, které prostě není.

Já je rád dodám, nemám důvod cokoliv tajit.

Takže tolik možná pro upřesnění. Kolega Bendl se ještě jednou hlásí do rozpravy. Nemohu nenavrhnout, protože sám pan ministr v tuhle chvíli přiznal, že jsem nedostal odpověď na části některé otázky. Prostě mohu doložit, že jsem se ptal, a je už teď možné i písemně doložit ze zápisu jednání Poslanecké sněmovny, že pan ministr říká, že je si vědom toho, že mě nějakým jiným dopisem úplně někam jinam nějaké informace poslali. Já to popírám, že bych dostal informace, na které jsem se ptal. To znamená, kdy bylo výběrové řízení, kdo byl osloven, kolik to stálo a kdo to vyhrál, to jsem nedostal. A nedostal jsem to především v této interpelaci a ta je v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a tudíž o to žádám. Chápu, že ministr nemůže vědět všechno, ale od toho má tým lidí, kterými je obklopen a který by takové věci měl umět profesionálně odpovědět. A proto o to tedy znovu požádám navržením usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zemědělství. Vždyť to je úplně směšné.

Dokonce by tam měl i možná lepší podmínky v tom, že by nebyl zavázán, že tam bude jenom po dobu své funkce. Stát by mu nemusel kupovat ledničku za 50 tisíc!

O to, že se každý nějak seberegulujeme v tom, abychom ty náklady snižovali. Tady zjevně, pane ministře.

O tom jsem přesvědčen. Přeci když si to pronajímám, tak chci vědět, co mi tam ten stát koupí.

Takže návrh usnesení platí zejména s odkazem na to, že jsem nedostal odpovědi na investice, které tam proběhly. Děkuji.

Já bych chtěla jenom zdůvodnit, proč podpořím kolegu Bendla, a to z jednoho prostého důvodu, pane ministře. Protože vy jste si neuvědomil, když jste v odpovědi kolegovi Bendlovi uváděl, že jste mu na některé dotazy odpověděl písemně v rámci jeho ústní interpelace na zářijovém jednání, my tu odpověď nemáme. Takže já jsem se odpovědi na otázky 3, 4 nedozvěděla. Proto s vaší odpovědí taky nebudu souhlasit, ač si myslím, že podklady, které k dispozici jako Sněmovna máme, jsem si prostudovala docela důkladně. Děkuji. Pan ministr zemědělství se hlásil do rozpravy. Pane ministře, máte slovo. Já se vší pokorou vždycky říkám, že mám otevřené hledí, a jakákoli data, pokud jsme je neposkytli zodpovědně, plně, tak je dodáme.

A potom životnost té lednice je taky řádově násobně delší než případně u některých jiných.